Jedna restaurace a já jsem na tomto případu chtěl ukázat právě tu absurditu jedna restaurace dostala pokutu od Finanční správy ve výši 5 tisíc korun za to, že vydala souhrnnou vydala souhrnnou účtenku za útratu za jeden stůl. A ta útrata hostí v jednom časovém úseku zaplacená po tomto časovém úseku byla celkově v řádu stokorun.

A proto jsem se paní ministryně zeptal: Jak podnikatel vydáním souhrnné účtenky s EET obešel svoji povinnost platit daně? Jak podnikatel tímto svým jednáním pokřivil podnikatelské prostředí? Jestli se podle vedení Ministerstva financí jedná o přiměření postup a jestli je správný postup kontrolorů Finanční správy sedět u stolu a sledovat jednání okolních hostů a jejich konání u vedlejších stolů. Jaké bylo mé překvapení, když se v odpovědi paní ministryně objevila následující tvrzení.